Jsem přesvědčený o tom, že vždycky je potřeba, aby pro tak významné hlasování tady existoval důvod. A já jsem tady slyšel ve vystoupeních mých předřečníků důvod, který se jmenuje systém podpory biopaliv, jako údajně něco, čím přetekl pohár, jako údajně něco, čím přetekla trpělivost. Já tomu nerozumím. Skutečně tomu nerozumím. A rád bych se zeptal kolegů z opozice, jak to tedy ve skutečnosti s těmi biopalivy je.

To tady byla Topolánkova vláda. Topolánkova vláda schválila tento program. A ministrem financí tam byl Miroslav Kalousek. Ten program založila Topolánkova vláda. Nečasova vláda na něm nezměnila vůbec nic. Úprava ve spotřební dani, která stále platí, byla schválena za Topolánkovy a Nečasovy vlády. A stále platí. Tam nebylo žádné časové určení, že má skončit po pěti letech. Vy jste to prosadili, když jste byli ve vládě, bez časového omezení. Takže já nevím, proč teď opozice chce svrhávat naši vládu za program podpory biopaliv, který sama zavedla, na kterém nezměnila vůbec nic a který jí až do včerejška nevadil. Tak proč vám teď najednou vadí? Váš vlastní program, který jste zavedli! Samozřejmě se dá debatovat o budoucnosti biopaliv, jestli mají být podporovány první nebo druhé nebo třetí generace. Ale já se ptám, proč vám to pět let nevadilo a teď najednou vám to vadí. A já vám řeknu proč. Tohle je jenom záminka. To, že realizuje svůj program. To, že naší zemi vrátila alespoň na jedno období, já pevně věřím, že alespoň na jedno volební období, stabilitu, politickou stabilitu a že je možné, abychom se soustředili na věci, které tady byly dlouhodobě zanedbané. V téhle zemi se vedl intenzivní politický boj. Ten boj byl tak intenzivní, že permanentně vedl k tomu, že se střídaly vlády, střídali se ministři, stát přestal fungovat. Jsem přesvědčený o tom, že máme odpovědnost jako vládní koalice. Máme velkou odpovědnost před občany země, abychom tu většinu 111 hlasů použili ve prospěch občanů, použili ve prospěch České republiky a napravili věci, které tady byly zanedbané.

Naprostá ostuda. Nejhorší výsledky: rok 2013 Česká republika. Kdybychom neměli stabilní vládu a nepřijali řadu konkrétních kroků pro zlepšení čerpání evropských peněz, tak by se nám nepodařilo minimalizovat ztráty tak, jak se to povedlo loni a jak se to povede, doufám, i v letošním roce. Zanedbaná věc přípravy vůbec na čerpání evropských fondů. Dneska už máme schváleno šest operačních programů, ale když jsme přišli do vlády, tak nebylo nic, nebylo vůbec nic připraveno. Všechno jsme museli za ten rok dohnat. My jsme země, která byla poslední z hlediska neschválených operačních programů. Teď už jich máme šest. A situace se zlepšuje.

Říkají: To byl ten ministr Bárta, který zastavil nejenom výstavbu, ale také zastavil přípravu. A podívejte se dneska na to, jak vypadá příprava silnic a dálnic kvůli vašemu ministru dopravy Bártovi, se kterým jste byli ve vládě a kterému jste umožnili řádit na Ministerstvu dopravy. I tady se snažíme dohnat obrovské zpoždění a zanedbání, které tady bylo. Jsou věci, na kterých jsme se dohodli i tady ve Sněmovně. Zákon o státní službě. Myslím, že i pravicová opozice si uvědomila, že nese odpovědnost za to, že tady Česká republika neměla zákon o státní službě. A jsem rád, že jsme se před rokem dohodli a ten zákon v České republice už konečně platí. Chápal bych, kdybyste vládu kritizovali za to, že vláda škodí ekonomice. Byli jsme v recesi. Několik let jsme byli v recesi za pravicové vlády. Ale my v recesi nejsme. Za 1. čtvrtletí naše ekonomika rostla velmi rychle. Zařadili jsme se mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky v Evropě. A já pevně věřím, že pokles nezaměstnanosti bude pokračovat.

Nejsou tady demonstrace.

Snažíme se bavit se zaměstnavateli. Bavíme se s odbory. Hledáme rozumné řešení. Tahle vláda ekonomice pomáhá. Kroky, které jsme zvolili, jdou rozumným směrem. Takže nevidím důvod, proč kritizovat vládu za to, že by naší ekonomice škodila. Přivádíme nové investory. V loňském roce se dařilo. Přichází investoři z Koreje. Přichází investoři z Číny. Podporujeme export našich firem. A chtěl bych také zmínit fakt, že tato vláda nejenom mluví o transparentnosti, ale podniká také konkrétní kroky. Máme tady ve Sněmovně před hlasováním zákon, který bude zveřejňovat platby v systému a smlouvy v systému zdravotního pojištění. To tady roky nebylo. Máme opatření. A když se podíváte na to, jak jednotlivá ministerstva postupují, dneska už všechna zveřejňují smlouvy minimálně nad 50 tisíc. Přijali jsme kroky, které vedou k tomu, že se zlepšila činnost daňové správy. Přicházíme s konkrétními návrhy na omezení daňových úniků. A je otázka, jestli náhodou nevadí tohle, že je tady na stole zákon o prokazování původu majetku, který vláda už poslala do Poslanecké sněmovny, jestli náhodou nevadí to, že na příštím zasedání vlády budeme schvalovat zákon o elektronické evidenci tržeb. Dvě opatření, která skutečně budou efektivní z hlediska omezení okrádání státu v oblasti neplacení daní. Tohle jsou konkrétní kroky, které děláme. Vážené poslankyně, vážení poslanci, opozice, pokud navrhuje vyjádření nedůvěry vládě, měla by mít také nějakou alternativu. Měla by sama být schopna a mít odvahu nějakou alternativu představit. Velmi pozorně jsem poslouchal vystoupení pana předsedy Fialy. Poslouchal jsem pozorně vystoupení pana předsedy Kalouska nebo vystoupení pana předsedy Černocha.

V této Poslanecké sněmovně podle mého přesvědčení žádná jiná rozumná alternativa není. Pokud dnes Poslanecká sněmovna bude hlasovat způsobem, který odpovídá složení vládní koalice, vláda o důvěru nepřijde. Chtěl bych jasně říci, že vláda České republiky je připravena dál pracovat pro občany a vláda je dál připravena pracovat ve prospěch České republiky. Děkuju.

Poprosím pana místopředsedu, aby ještě posečkal, protože vystoupení pana premiéra vyvolalo tři žádosti o faktické poznámky. První je paní poslankyně Langšádlová, potom pan předseda Stanjura a potom pan poslanec Komárek. Všichni po dvou minutách.